Ale v tom zákoně jsou mnohem horší věci. A proto nebudeme hlasovat ani pro senátní, ani pro sněmovní verzi.

A opět a znovu vláda snižuje tímto návrhem zákona výdajové paušály, které neslouží k tomu, aby se neplatily daně, jak někteří mylně vykládají.

To by se právnickým osobám skutečně nelíbilo. A to by byl příjem daně z právnických osob, kdybychom takové paušály zavedli pro právnické osoby! Tak prosím vás nepoužívejte zdůvodnění, že výdajové paušály slouží k tomu, aby se neplatily daně. Tak to skutečně není.

No teď máte možnost, když budete hlasovat dneska proti senátní, proti sněmovní verzi, tak něco málo, alespoň něco málo pro malé a drobné podnikatele uděláte.

Například: hnutí ANO hlasovalo pro výjimky pro eshopy, ale ono to neprošlo. To je pravda jenom částečně.

Pamatuji si vystoupení pana ministra financí, když tady obhajoval zavedení třetí sazby.

My někdy hlasujeme tu s jednou vládní stranou proti dvěma ostatním, se dvěma vládními stranami, někdy jsme proti všem třem vládním stranám a podobně. Takže tohle jsme propásli. Stejně tak jsme propásli možnost změnit daň z příjmu fyzických osob atd.

A teď mi dovolte, abych okomentoval ty lavice za mnou. Kolikrát jsme slyšeli, že daňový balíček je klíčový zákon této vlády? Vidíte, ano?

Ani nevím, kolik máme členů vlády. Strašně moc. Musím ocenit, že tady je poměrně často. Ale pak u těch klíčových návrhů zákona tady příliš ministrů nevidím.

Ale máte šest ministrů, ne? Šest. A nechce dneska hlasovat. To si myslím, že by měla, abychom ji zase tak neomlouvali.

Protože myslím, že úplně nejlíp, co bychom udělali, kdyby ten zákon nebyl přijat v žádné verzi, ani v senátní, ani ve sněmovní.

Děkuji vám, pane předsedo. Pokud tomu tak není, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Takže přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.